Opravdu, přísahám, pane ministře. Nechci s vámi vést polemiku, ale skutečně několikrát se snažili dovolat a zjistit nějaké informace. Nedařilo se to.

Jestli budou moct být otevřeny, nebo ne.

A pak tedy se chci zeptat, jak je to s tou právní závazností toho manuálu, kdo tedy ponese zodpovědnost za případně nějaké problémy, které mohou nastat tím špatným výkladem. Tohle jsou všechno věci, které ty ředitele trápí. Pochopte je.

Děkuji. Já bych tedy...

A teď tedy, pane ministře, máte přednostní právo. Děkuji.

Ředitelé se musí popasovat s tou situací, která je nestandardní.

Čímž odpovídám na tu čtvrtou otázku.

Vím, že jsem už dvakrát musel vyměňovat lidi na té help lince, protože někteří z maturantů a já pevně věřím, že ne ti skuteční, slušní maturanti jim tam nadávali, a takovým způsobem, že ti lidé prostě čelili jenom negaci na lince.

To znamená, opravdu konáme, činíme.

Za sebe říkám, že když...

Takže to je pozitivní odpověď. Nebylo to explicitně v tom manuálu, ale přesně na to přišel dotaz. A teď to říkám i tady. Ta druhá část se týkala té situace, zdali mohou jít mimo areál školy.

Týká se to roušek, týká se to dalších záležitostí. Obsahují další závazné věci, už jsem to tady zmiňoval.

Ale vy jste zmínila jednu věc, ke které se musím vyjádřit, a to je prostoupeno českou společností, nikoliv tou školskou.

A pak ten konkrétní dotaz, který jste vznesla. Já jsem na začátku řekl, že české školství je nesmírně, nesmírně rozdílné.